Převzali jsme systém chytré karantény od Armády České republiky během tří měsíců, aniž bychom potřebovali další personál, čímž vznikl Národní systém pro zvládání zdravotních hrozeb. I nadále samozřejmě zasedá centrální řídící tým.

Je to nejlepší způsob, jak se ochránit.

Toto považuji za prioritu, to je moje role ministra zdravotnictví. Nebude nutné platit nadbytečné množství, ale zaplatíme za to, co spotřebujeme, a dostaneme to k našim občanům. Na tomto místě bych za to rád poděkoval jak NAKITu, tak armádě, ÚZISu, Státnímu zdravotnímu ústavu, SÚKLu, nemocnicím a samozřejmě všem zdravotníkům.

Nečekali, co udělají ostatní, naopak šli příkladem celému světu.

Prostředky posílá Člověk v tísni, Paměť národa a další organizace.

Česká vláda, armáda, občané, jednotlivá ministerstva, neziskové organizace každý přiložil ruku k dílu. Přijali jsme nejvíce uprchlíků na počet obyvatel na světě, na pomoc obráncům Ukrajiny se vydalo obrovské množství peněz a o uprchlíky jsme se společně postarali. Říkám to i proto, že Češi mají solidaritu v sobě. Samozřejmě že to někteří zneužívají, samozřejmě že někteří říkají, že je to špatně. Není to špatně.

Na Ministerstvu zdravotnictví jsme se okamžitě pustili do práce. Vznikl tým složený ze zástupců ministerstva, ÚZISu, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, Asociace krajů, Svazu měst a obcí České republiky, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, Sdružení praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost, Sdružení zástupců pacientských organizací. Hlavním krokem byl po udělení víza strpění status státního pojištěnce pro uprchlíky. Nemohli jsme dopustit, aby zde byly statisíce lidí bez nároku na hrazenou péči.

V tom všem samozřejmě spolupracujeme se Světovou zdravotnickou organizací a Dětským fondem OSN.

Jde zejména o děti a onkologické pacienty.

To vše náš zdravotnický systém zvládl bez jakéhokoliv omezení zdravotní péče či dostupnosti léků pro české občany.